Děkuji.

Takže se vrátíme k těm standardním přihláškám.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já mám pocit, že bych se asi měl celé Sněmovně omluvit, každému individuálně, a možná se omluvit České televizi, že jsem pravděpodobně byl první, který se po x letech podíval pořádně na ty výroční zprávy roku 2016 a 2017.

Já už jsem to tady vlastně říkal vám slovně, a tak aby bylo jasno, tak jsem si připravil tabulky, které každému z vás mohu ukázat, a jsou to jenom opsaná čísla z výročních zpráv.

Oficiálně podle účetní osnovy zdánlivě vyrovnané hospodaření, podle kterého pan ředitel pak bere i ty speciální bonusy.

Tady to je vidět. A co se náhle stalo?

Jenom v časové řadě. Je to neoddiskutovatelné. Pohybují se ty deficity kolem 250 až 550 milionů korun ročně.

Ano, Česká televize nemá úvěry, to je pravda. Nemá žádné dluhy.

Takže skutečně téměř 2 miliardy korun odešlo z finančního majetku.

Prosím vás, není to pravda. Tady vidíte vzájemný vztah majetku a finančního majetku. Takhle to je.

Ano, platí to, co jsem říkal minulý týden, že odpisy jsou vyšší než investice a Česká televize nedělá ani prostou reprodukci. Přestože některé investice udělala, významné investice v řádech stovek milionů, ale podle některých redaktorů, kteří mě také kontaktovali, tak třeba využití brněnského studia je ve výši 12 %.

A takhle bych mohl pokračovat dále. Já jsem úmyslně nešel tady zveřejňovat řadu různých dalších a dalších detailů, byť kolegyně Nevludová prostřednictvím předsedajícího našla řadu dalších a dalších pochybení. Vyvolalo to to, že pan ředitel, respektive Česká televize uveřejnila, že ten seminář, na kterém se jasně prokázalo to, co už tady několikrát zaznělo, že Rada České televize, byť jsou to bezpochyby honosní lidé ve svých oborech, nedělá tu funkci kontrolního orgánu České televize. Tady bylo napsáno, že návrh organizace semináře vzešel od předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, nikoliv od České televize.